Jediné, co jste udělali, je, že pro tři marginální položky, nebo pro čtyři, jste zavedli druhou sníženou sazbu. Ale to v tom fiskálním objemu nehraje v podstatě vůbec žádnou roli.

Tak to je to jedno opatření, kde to bylo právně zakotveno v platném právním řádu. Ale to není všechno. Ono pak bylo ještě jedno opatření o rok předtím.

A zase, byla tu dramatická kritika všech tří současných vládních stran.

Takže těžko můžu já teď při daňovém balíčku jménem celého klubu TOP 09 udělat něco jiného než vás požádat o podporu návratu do toho původního stavu, jehož změnu jste kritizovali. To znamená 20 % základní sazba, 10 % snížená sazba. A teď zdůrazňuji, že tento návrh neodpovídá fiskálním představám a fiskální politice TOP 09.

Ale tam bychom nechtěli příliš velké snížení daňové zátěže a to snížení daňové zátěže bychom realizovali v oblasti přímých odvodů vázaných na pracovním místě, to znamená u daně z příjmu zejména právnických osob, i když fyzických taky, protože bychom chtěli jednu, a u nesmyslně vysoké sazby sociálního pojištění u zaměstnavatele. To by byla naše představa! Chápu, že to je menšinový názor, a chápu, že to není nic, co vy jste kritizovali, co vy jste podrobovali té opravdu, řekl bych, tomu veřejnému pranýřování. To znamená, já v podstatě vycházím tímto názorem vstříc kritice sociální demokracie.

Takže to je obhajoba pozměňujícího návrhu u DPH.

To je jeden pozměňující návrh. Druhý pozměňující návrh, kde už se nemohu opřít o kritiku sociální demokracie, ale opět vycházím z legitimního očekávání, je ona 7% solidární přirážka. Upřímně přiznávám, je to druhá sazba.

My je zvedat nebudem!

A já jsem přesvědčen, že bychom měli najít sílu, abychom to společně uvedli do stavu, se kterým my jsme počítali od samého začátku a který vy jste tak dramaticky kritizovali. To je tedy zdůvodnění mých dvou pozměňujících návrhů. Děkuji vám za vaší pozornost, za to, že se nad tím zamyslíte.